Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D47 Kolegyně a kolegové, připomenu, že tuto komisi jsme se rozhodli ustavit, že jsme ji volbou už také naplnili, ale během poslední schůze při přerušování programu nedošlo k volbě předsedy této komise. Bohužel už je to téměř měsíc a půl, ale komise ve chvíli, kdy nemá svého předsedu, logicky zatím nemůže fungovat.

Jedná se o usnesení volební komise číslo 84 z 15. schůze dne 4. listopadu.

Nyní vás, pane předsedo, prosím, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům. Pane předsedo, máte slovo. Bude to, řekněme, taková organizační prosba, nebo žádost na vás na Sněmovnu jménem budoucího předsedy této komise, ať jím bude zvolen kdokoli ze dvou navržených kandidátů. To vysvětlení je takové.

To znamená, konstatovali jsme, že má předložit výsledky své práce do šesti měsíců od ustavení komise. Jak jsem řekl před chvílí, bohužel uplynul téměř měsíc a půl, komise ještě nepracuje, takže bych vás v tuto chvíli návrh nebo způsob jsem předjednal a neměl by být v rozporu s jednacím řádem v tuto chvíli bych vás požádal o to, aby Sněmovna upravila svoje usnesení a konstatovala, že dává komisi lhůtu šesti měsíců ode dne zvolení předsedy. Procesně by to bylo tak, že v tuto chvíli navrhuji nové usnesení Poslanecké sněmovny, které by znělo takto: Poslanecká sněmovna mění své usnesení číslo 468 ze dne 23. října 2014 v bodu 3 takto: Poslanecká sněmovna stanoví lhůtu pro předložení zjištění komise s návrhem Poslanecké sněmovně na termín do šesti měsíců ode dne zvolení předsedy této komise. Pochopitelně se pojďte v rozpravě vyjádřit k této změně.

Nemají, dobře. Navrhuji postup, že ukončím rozpravu v případě, že se do ní nikdo nepřihlásí, a následně dám hlasovat před přerušením tohoto bodu o změně usnesení. Nikdo nevznáší námitku, dobře. Rozpravu končím a táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Pane předsedo. Děkuji, není potřeba.

Kdo je proti?

Takto navržené usnesení bylo přijato. Patrně dáte návrh na přerušení bodu.